Dalším řádně přihlášeným je pan místopředseda Filip. Zatím spravedlnost. Prosím, pane místopředsedo.

Ale bohužel to znamená, že pokud pan ministr ani neuvažuje o tom, že by alespoň prodloužil tu lhůtu, že by Ministerstvo spravedlnosti navrhlo Poslanecké sněmovně prodloužení té promlčecí doby alespoň o pět let, abychom se mohli nad takovými případy zamyslet a znovu je prověřit, kdy dojde k některým důkazům, tak samozřejmě budeme tím, že řekneme ano, to se nakradlo, to jim zbývá, a my jsme všichni za hlupáky.

Opravdu bych to velmi nerad. Takže navrhuji Poslanecké sněmovně, aby odpověď na moji interpelaci Poslanecká sněmovna panu ministru Pelikánovi odmítla. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, kdyby to umožňoval jednací řád, tak bych navrhl, aby se tímto bodem zabýval klub ANO. Pan ministr je ministrem za ANO.

Já vím, že to je jeden případ ze statisíců, ale pane ministře, to opravdu nebylo obratně politicky řečeno. Faktická poznámka pana poslance Štětiny, potom pan ministr Pelikán. Dobrý den. Vážené dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, já budu hovořit trochu déle. Já jsem šel do parlamentu z toho důvodu, že jsem si myslel, že se dá bojovat proti korupci. V tomto státě se kradlo, krade a bude krást, pokud se nezmění zásadní přístup k těmto zlodějnám. Všichni předřečníci, a já se musím trochu zastat i pana ministra, protože z jeho odpovědi jsem nevyčetl, že by nechtěl, ale on nemůže, a teď je otázka, jestli nechce. Ale já myslím, že chce, ale on skutečně nemůže. Včera naštěstí jedna veliká kauza, o které se hovoří deset let, byla konečně odsouzena. Ale já jsem zvědav, jaké zase další okolnosti budou, a zase bude zproštěn. V tomto státě, mám takový pocit, existuje takový systém, kterému jsem si já vnitřně řekl, je to tzv. korupční právo, do kterého jsou zařazeny stínově, jako to je v některých státech, které nebudu nazývat, že prostě je to všechno spolčeno dohromady a vždycky se někdo dohodne. Když už to vypadá, že prostě ta kauza by mohla být odsouzena, tak najednou se vyžádá revizní posudek od jakéhosi znalce, který se zásadním způsobem liší od oficiálních posudků, a takhle to jde stále dokola. Pokud jste, kolegové, tady seděli v minulém volebním období, tak jste jistě mohli zaregistrovat, dvakrát jsem interpeloval pana ministra spravedlnosti a pana ministra vnitra a paní místopředsedkyni vlády pro legislativu a boj proti korupci, kde jsem nazval některé kauzy a vyjmenoval přesně, a že by mě zajímalo, kdo žaloval, kdo vyšetřoval, kdo soudil a kdo zprostil a jak to bylo ukončeno.

Ale já myslím, že jsem řekl to, co jsem chtěl. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Pelikán. Prosím, pane ministře.

Ano, můžeme si prodloužit promlčecí dobu o dalších pět let, můžeme si ji každých pět let prodloužit o dalších pět let, protože se každých pět let ukáže, že se zase nic nevyšetřilo.